Jinak je to chvályhodné, protože tam jsou opravdu velké úniky.

Nic jiného. Já děkuji a mám zde faktickou poznámku pana poslance Fiedlera a poté faktickou pana poslance Bendla. Já jen krátce zareaguji na to, co tady před chvílí říkal předřečník kolega poslanec Stanjura. Na tabuli o projednávaném bodu sice svítí státní rozpočet za první pololetí 2014, ale já bych se tedy dotkl toho, co už kolega Stanjura zmínil. Velmi podobné je to s výběrem nebo prostě se započítáním dříve přijaté platby za inkaso, za to, kdy se obchodníci předzásobili tabákovými výrobky.

Děkuji za slovo. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně, kolegové, protože jsem zase slyšel číslo 13 mld., pan kolega Stanjura říká 11, někdo říká 12, tak já bych se chtěl ve vší slušnosti pana ministra financí zeptat, jaké to číslo je neoprávněně zadržených financí v tom loňském roce a kolik jste tedy museli vrátit. Děkuji a prosím k mikrofonu pana zpravodaje, který se též hlásí k faktické poznámce. On tady zase používá silná slova a dělá tady rétoriku pro svůj další politický vývoj. On konstatuje skutečnost. To mělo také svůj důvod, prověření těch transakcí, nicméně u těch tabákových výrobků je to úplně o něčem jiném. Já bych prosil prostřednictvím paní předsedající, když pan kolega Fiedler bude vystupovat, ať to má aspoň hlavu a patu. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.